Tady potřebujeme poctivou rozpravu, poctivou debatu a najít poctivé řešení. Co se týká státních maturit, jak už jsem zmínila, absolutně odmítám, aby tímto způsobem byly změněny státní maturity. Podotýkám, neznamená to, že si myslím, že jsou dokonalé, nebo by neměly být měněny, ale ne tímto způsobem, ne touto formou.

Řada zemí má systém ověřování znalostí v rámci ale podotýkám jednotných testů na všech školách napříč vzdělávací soustavou. Osobně bych vám chtěla říct, že řekněme čistě občansky, jako Kateřina Valachová, musím říct, že tahle cesta mně byla bližší. Ale má to jeden problém. Někdo odpracovat.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Těch věcí, na které bych mohl reagovat, je spousta. Proto krátce a stručně. Nyní je zkouška dobrovolná.

V žádném případě nedovolím, abychom ukřižovali naše budoucí maturanty za několik let na něčem takovém, Kateřino Valachová. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Ano, to jsem řekla.

Já si myslím, že marketing včetně toho, jak tady čtete z mobilu mé citace před x lety, aniž byste cokoliv odpracoval, jenom svědčí o tom, jakým způsobem k tématu, maturitní zkoušce, přistupujete. Marketingově. Každý ministr školství to má těžké, má své úlohy.

To je samozřejmě hezké, ale ještě mezitím prosím pracujte. To je všechno.

Je to zvláštní. Je to dlouhodobé. Ano, máte pravdu. Odpracovala jste to proti vládě, proti koaličním poslancům, proti komukoliv, protože pro vás je typické proti všem. Já bych jenom reagoval na omluvu k Asociaci gymnázií.

Ale i gymnázia, pokud se cítí býti na výši ve vzdělání, které poskytují, mohou dobrovolně zavést povinnou maturitu z matematiky v rámci profilové části maturity. Dobrovolně. Zákon jim to umožňuje. Kolik z nich to udělalo? Prosím. Říkám fakta, říkám to, co musíme zkrátka udělat. Na někoho vyjde tohle, na někoho ono. Co se týká mého vystupování v rámci všech mých vystoupení a faktických poznámek nebo obecné rozpravy, nezaznělo tady zrnko nepravdy. Naopak si musím přiznat, že když vidím pana ministra školství, vaším prostřednictvím, pane předsedající, v takovéto poloze, skutečně, jak si tak vzpomenu, je už půl roku, neli déle, na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, byl při mém nástupu, znovu nerozumím tomu, proč nechce odpracovat to, co už předtím začal, nebo dávno přede mnou schválil.

To pokládám za nezodpovědné, stejně jako vzkazy o prosvištění Poslaneckou sněmovnou. To pokládám za naivní. Všichni kolegové a kolegyně, kteří tady sedí, vědí, že žádný školský zákon Sněmovnou neprosviští. To není proti všem ani proti nikomu. To je realita.